Děkuji a prosím pana předsedu vlády, aby odpověděl.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vaše vystoupení, pane poslanče, má tak měsíc zpoždění.

Šel jsem tam proto, abych zjistil, proč Frontex navyšuje rozpočet o 10 mld. eur, když migrace klesla o 90 %.

Minulý rok to bylo 430 letadel. Frontex vyjednává centrální smlouvy Evropské unie s jednotlivými státy o návratové politice, protože my v Evropě máme 700 tisíc lidí, kteří přišli ilegálně, nedostali azyl a musí Evropu opustit. A na rozdíl od jiných já chodím přímo na místo. Strávil jsem tam tři hodiny. A také my navrhujeme konkrétní řešení.

A budeme bránit naši vesnici tady na moři, toto. A proč?

A samozřejmě i v rámci Evropy jsme se domluvili, že budeme aktivně řešit ilegální migraci.

Připravuje se nějaký systémový plán, který i já prosazuji, a já myslím, že to všechno funguje. A ten názor, že nepotřebujeme navýšit ten stav tolik, nemám jenom já.

Takže je to obrovská částka.

Předpokládám, že loajální úředníci se k tomu nevyjadřovali, protože je to asi nějaké politické rozhodnutí, a bude to předmětem debaty. Naše pozice je jasná, je stabilní. My nejenom kritizujeme, my jsme dosáhli, co jsme chtěli.

A tak by to mělo být v celé Evropě.

Ptám se pana poslance, jestli si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo. A velmi za něj děkuji, pane místopředsedo.

Ale k druhé otázce, která tak trochu zapadla na cestě. A další otázka kdy vám o tomto jménu dal pan prezident vědět?

Myslíte si, že se nějak významně zasloužil o český stát, že si toto vyznamenání zaslouží? Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan předseda vlády bude odpovídat. Prosím, máte slovo. Vy tady něco povídáte, nerozumíte tomu.

Další ústní interpelaci přednese pan poslanec Pavel Růžička. Já jenom ještě poprosím pana poslance o malé strpení. Seznámím vás s omluvami.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pane premiére, od ledna roku 2016 bylo zavedeno kontrolní hlášení.

Ale to může být z velké části způsobeno ekonomickým růstem.

Děkuji, pane poslanče. Pan předseda vlády má prostor pro odpověď.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Trvalo mi to čtyři a půl roku, nicméně jsme byli úspěšní.